Dobře, takže budeme postupovat tak, že je podáno veto podle zákona o jednacím řádu, kterým není možno, abychom postupovali tak, že bychom zákon schválili již v prvém čtení. Budeme tedy postupovat standardním způsobem, a to tak, že nejdříve pan místopředseda vlády ministr financí z pověření vlády přednese předložený návrh. Kolega Zemánek už je u stolku zpravodajů. Prosím tedy pana místopředsedu vlády, aby přednesl své úvodní slovo. Děkuji, pane předsedo.

Jde o velmi stručnou novelu, jejímž cílem je doplnění zákonem taxativně vymezených účelů použití prostředků získaných v procesu tzv. malé privatizace o možnost využít tyto prostředky ke snížení záporného salda důchodového pojištění.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí za úvodní slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

A protože neprošlo projednání tohoto zákona podle § 90 odst. 2 zákona, protože na ně dva poslanecké kluby daly veto, tak si myslím, že v podrobné rozpravě bude navrženo alespoň zkrácení lhůty o 30 dnů.

Možná ta zásadní změna bude a je uvedena v § 15 pod písmenem y) a zní takto: v souladu s rozhodnutím vlády k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy rozpočtované příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění budou nižší než rozpočtované výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění; rozpočtovaná částka se převede maximálně do výše předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, návrh je to jistě zajímavý. Právě proto považuji za nezbytné vést o něm diskusi ve výborech.

Ráda se nechám přesvědčit o opaku.

Hlásí se pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci. Kdo dál do rozpravy? Ještě pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vy jste tady mluvili o urychlené legisvakanci, žádali jste o zkrácení lhůty, která neprošla při minulém bodě. Nyní jste chtěli devadesátkou projednat tento bod. Ten minulý bod z 95 procent jsem kdysi ještě já přes vládu Petra Nečase posílal do Poslanecké sněmovny, která už ho nestihla projednat. A tenhle bod ze sta procent. Poslanecká sněmovna už to nestihla projednat. Tak já nechápu, proč to trvalo rok a půl, než teď to najednou chcete devadesátkou a zkracovat lhůty, když jste na to měli rok a půl, kdy se to panu ministrovi nechci říct válelo, ale měl to v šupleti. Akorát, že je hotovej už rok a půl! Tak proč je tady až teď a proč mluvíte o urychlené legisvakanci? Pokud už se nikdo nepřihlásí, tak bych pokládal za nefér nenechat tento bod projednat.

Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. O závěrečné slovo požádal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

Dáme to na hromadu, rozdělíme.